Dovolím si připomenout některá opatření, která jsou součástí daňového balíčku pro rok 2019 projednávaného nyní touto Sněmovnou.

Jedná se například o omezení odečitatelnosti úroků od základu daně limitem 80 milionů korun nebo 30 % EBITDA, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí, zdanění ovládaných zahraničních společností nebo pravidla proti zneužívání nesouladu daňových systémů. Nově se také zavádí povinnost pro korporace, které vyplácejí do zahraničí větší podíly na zisku či další příjmy, které běžně podléhají srážkové dani, aby tuto výplatu oznámily správci daně.

Toto řešení zároveň zaručí, že evidence tržeb těchto drobných podnikatelů bude dostatečně průkazná a nebude narušen hlavní cíl EET, kterým je narovnání podnikatelského prostředí napříč všemi ekonomickými segmenty. Připomenu jenom, že za minulý rok EET přineslo do našeho rozpočtu 6 miliard korun navíc. Na úrovni Evropské unie Ministerstvo financí prosadilo iniciativu zdůrazňující potřebu mezinárodní výměny informací v oblasti sdílené a digitální ekonomiky, která je klíčem k jejímu spravedlivému zdanění. Musíme ještě přesvědčit dvě členské země, protože na takovou změnu, na takový projekt je potřeba souhlas všech členských zemí.

Novela, kterou přivítali hoteliéři, města i obce, nahrazuje stávající poplatky z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt jediným poplatkem z pobytu, jemuž bude podléhat krátkodobý pobyt bez ohledu na to, kde je poskytnut nebo jaký má účel. Na čtvrtek je naplánován podpis důležité dohody mezi státem a společností Uber. Končí automaty v restauracích a barech.

A také strukturální saldo, tedy saldo očištěné od cyklických vlivů, dosahuje kladné hodnoty. Výbornou úroveň českých veřejných financí potvrdilo v období končící vlády několik významných ratingových agentur.

Ano, my to spočítáme, resp. už to téměř máme hotové, a blížíme se k tisíci miliard. A v investicích máme obrovský dluh z minulosti.

Ale právě ten růst má být tažen investicemi. A pokud my budeme mít připraveny tyto investice a už na příští rok, znovu opakuji, je tam více než 80 miliard, tak si myslím, že je potřeba to vnímat. Ten deficit je minimální. 50 miliard. Jenom důchody jsou 38 miliard a do školství, navýšení platů učitelů a začátek reformy je 25 miliard.

Ano, to taky řešíme.

A myslím si, že ta částka, kterou jsme našli, je 3,5 miliardy. A že se plýtvá no ano, jsou určitě obrovské rezervy. Ale pokud my chceme mít efektivní stát, tak na to potřebujeme mít i kompetence.